Řádný termín, časový tlak, předvídatelnost systému.

To znamená, váš předpoklad byl, že za ten rok bude nižší než pěti respektive desetiprocentní inflace?

Ale přece to, že ta inflace se vyvíjí tak, jak se vyvíjí, bylo jasné už od září, od října.

To je ten problém, na kterém my se lišíme.

Tady bych poprosil o tu odpověď, proč jste to neřešili v listopadu a prosinci? Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Balaštíková, připraví se paní předsedkyně Schillerová.

Ale mně pořád chybí jedna věc, abychom se někde podívali, co si za ty peníze dnešní důchodce, anebo kdokoliv, vůbec koupí, jak vůbec on s tím všechno vyjde. Já chápu, že to není ani úkolem ministra práce a sociálních věcí hledat peníze, že to mají dělat jiní ministři, ale my se pořád vracíme k tomu, že to tady zkrátka nikdo, někdo nezvládl.

Já bych to tedy očekávala.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Ne, vy jste měli dostatek času, akorát prostě jste měli takovou maličkost v programu a to byly volby a to vám nepasovalo, lidově řečeno, do vašich plánů. Takže já se ptám, 20 miliard, fiskální výhled hovoří o tom, že těch 20 miliard vlastně v tom rozpočtu je, když to tam čtu, tak tam je.

Já už jsem dneska odeslala žádost na Ministerstvo financí podle § 11 jednacího řádu a žádám naprosto jasné vysvětlení.

Děkuji. Připraví se pan poslanec Králíček. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. My v tuto chvíli projednáváme potvrzení trvání stavu legislativní nouze. Vystoupil pan ministr práce a sociálních věcí, který je předkladatelem. Já jsem předpokládala, pane ministře, prostřednictvím paní předsedající, že tady budete zdůvodňovat, proč projednáváme zákon o důchodovém pojištění ve stavu legislativní nouze. Prakticky jsem to od vás neslyšela. Vyjadřoval jste se tedy k bodu o důchodovém pojištění. Tak já se ptám jsme teď, paní místopředsedkyně v bodu, nebo co tedy projednáváme?

Proč tady není? Tak paní ministryně obrany nám řekla, že je to velmi důležité, že je na stálé komisi. Já jsem se teď schválně koukala ještě na stránky Senátu, tak tam je jasně uvedeno, že pracovní doba je do tří hodin. Ale já jsem tady toho ministra od té doby opravdu neviděla. Tak já si myslím, že jestli tady projednáváme to, co se velmi dotýká legislativy, a to potvrzení stavu legislativní nouze, kde tedy musím zdůraznit, že jestli tedy dneska byla stálá komise pro ústavu, tak zrovna pan Canov jasně říká, jak je to protiústavní, říká to i pan Čunek a další.

Děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Králíček, připraví se pan poslanec Vondráček. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, páni ministři, kolegyně, kolegové, drazí pozůstalí, já bych chtěl navázat těmi otázkami na kolegu Nachera a chtěl bych se zdvořile pana ministra Jurečky zeptat, protože on tu zmínil, že to magické datum 10. února bylo pro ně překvapivé, že je překvapila ta míra inflace a že to vlastně nemohli dát dřív na plénum Sněmovny, a proto čistě náhodou po těch volbách je to ve stavu legislativní nouze. Já bych se tedy chtěl zeptat slušně, jestli by nám mohl sdělit ten harmonogram, kdy se tím zabývali, protože tak jak zde bylo zmíněno, tak ty predikce vycházely někdy v září, v říjnu i v listopadu a pohybovaly se někde kolem 15 %, nebo do 15 % té předpokládané inflace.

A když jste tu zmínil na závěr to Slovensko, tak bych chtěl jenom zmínit, že na Slovensku mají taky předčasné volby. Děkuji.